Vůbec tomu nerozumím. Nerozumím tomu.

Politicky tomu nerozumím.

Já naopak chci, aby učitelé a učitelky byli co nejlepší a učili mé děti. Ale proto nedáváme peníze do školství, aby nás učitelé a učitelky volili. Děláme to pro svoje děti.

Proto také tato vláda zvyšuje důchody.

Dochází ke generační obměně.

Samozřejmě se můžeme rozhodnout, že jim nedáme to, co jim náleží, a potom jim to milostivě za dva za tři roky přidáme na důchodech.

Prosím vás všechny o jeho podporu. Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Martin Baxa.

Děkuji za slovo. Já si dovolím jenom krátkou reakci.

Ale musím se přiznat prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně, čemu ale nerozumím, je to vlastní východisko vašeho proslovu. Protože to, zda ten pozměňovací návrh projde, nebo neprojde, máte v rukou vy a poslanci sociální demokracie. Tak je to úplně jednoduché a snadné.

My jsme dnes společně s kolegy z jednotlivých opozičních stran ráno na tiskové konferenci řekli, že jsme všichni připraveni hlasovat i pro tento váš pozměňovací návrh, pro ty 3 milirady korun, dohromady je to nějaký počet přes 80 hlasů, a stačí říci, aby poslanci za sociální demokracii a je to vzkaz i všem učitelům zvedli ruku a v tom případě ony 3 miliardy na navýšení platů učitelů rozhodně půjdou. Je to samozřejmě trošku zvláštní.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Kolega Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, jistě ví, že řada okolností se stala až po schválení státního rozpočtu. A ví to velmi dobře pan kolega Baxa, vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože jsme velice korektně a seriózně, jak jinak, zasedali od června až doposud minimálně čtyřikrát na školském výboru a vývoji rozpočtu a jeho vyjednávání jsme věnovali. Proto víte bezpochyby, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že řada okolností byla sdělena až následně, nebo v detailu, nebo se vyvinula. Já se snažím absolutně profesionálně reagovat pozměňovacím návrhem, který z mého pohledu a upřímného přesvědčení žádným způsobem neboří dosavadní práci koalice na rozpočtu, reagovat na aktuální situaci tak, aby to nedopadlo, jak jsem zmínila, že dáme učitelům dort a oni budou naštvaní, že jsme jim nedali polevu, nebo rodiče a prarodiče budou naštvaní, že jsme nakonec nedosáhli rychleji cílů, které jsme si předsevzali.

Prosím, nedělejme z věci politikum a spíše přemýšlejme do posledního hlasování, jak se zachováme, ať jsme koalice, nebo opozice. Děkuji.

Politicky tomu nerozumím. Děkuji.